Druhým důvodem je epidemie nemoci covid19, která podle prezidenta České lékařské komory ještě neskončila. S epidemií souvisí i odložená zdravotní péče, kterou přesto pacienti potřebují, a nyní se bude muset zdravotnictví hodně ohánět.

Vaše zdravotnictví čeká enormní zátěž, uzavírá prezident České lékařské komory s tím, že dosud žádná vláda nepřistoupila ke snižování platby za státní pojištěnce, a když státní rozpočet byl bez vážných důvodů, neměl by prohlubovat svůj deficit. Šetřit zrovna na zdravotnictví, nepovažuje prezident České lékařské komory v současné krizové době za příliš prozíravé. I tato připravovaná úspora je dle mého názoru absurdní. Stále máme covid a nevíme, co bude. Vládě nyní ani nevadí, že jedná v rozporu s tím, co veřejně deklarovala. Připomínám, že vláda ve svém programovém prohlášení uvedla, že chce částky za státní pojištěnce pravidelně valorizovat, a z tohoto důvodu vítám i připravovaný pozměňovací návrh. Na druhou stranu v programovém prohlášení nenajdeme žádnou zmínku o prevenci onkologie téma, které je důležité pro celou společnost. Obávám se, že dojde k omezení počtu lidí, kteří budou moci využít inovativní léčbu rakoviny.

Na závěr: vzhledem k současnému vývoji mi předkládané opatření úplně nedává smysl. Děkuji za pozornost. Děkuji.

My máme jasné kvóty, kolik dětí z Ukrajiny v jednotlivých zemích ošetříme tak, aby ta péče pro ně byla co nejkvalitnější a přitom nedošlo k žádnému omezení péče pro české občany.

Také děkuji. Já jenom upřesním, že jste, pane ministře, byl přihlášen k faktické poznámce. Já vás pak vyzýval. Vaše faktická poznámka vyvolala další dvě. První v pořadí pan poslanec Brázdil.

Pane ministře, je tedy možné ještě se teď ve druhém čtení domluvit někde ještě mezitím na nějakém, dejme tomu nechci říct kompromisu, ale říkáte, je to pár procent.

Děkuji.

Já jenom takovou drobnou reakci na pana ministra Válka, jak tady říkal teď o těch očkovacích látkách, že budou zadarmo, tak jenom to chci zase doplnit. Ano, ty očkovací látky možná budou zadarmo, ty přijdou do České republiky, a jestli je tedy zaplatí EU, nebo stát, to nevím. To bych jenom chtěl upřesnit. Ale ta aplikace už zadarmo nebude. Ta aplikace už bude, to budou aplikovat praktičtí lékaři, pravděpodobně pro děti a dorost hlavně, a ta musí být zaplacena. Ano, děkuji.

My jsme vyjednávali. Já jsem měl návrhy, které byly nižší a které i tak by znamenaly, že by příští rok zůstal systém zdravotního pojištění v černých číslech.

Děkuji za upozornění, pane místopředsedo. Další v pořadí s faktickou poznámkou pan poslanec Mašek.